Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, kolega Vondráček tady prezentoval ve své úvodní části určité části, řekněme, z průzkumu veřejného mínění mezi poslanci po skončení hlasování. A já nemohu v žádném případě souhlasit s názory, že hlasování bylo chaotické nebo že poslanci nevěděli, o čem hlasují. My jsme v úvodní části tedy odsouhlasili proceduru, byť pozměněnou, která byla velmi komplikovaná, a následně jsem předčítal vždy obsah toho hlasování. Takže pokud někdo následně nevěděl, o čem hlasuje, tak žaluje sám o sobě, že se nedostatečně připravil nebo nevěnoval se hlasování. Tolik jsem potřeboval dneska tady sdělit, protože by se mohlo stát, že toto prohlášení se stane obecnou pravdou, a to tak v žádném případě není. S přednostním právem prosím k mikrofonu předsedu klubu ANO Jaroslava Faltýnka. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já bych s dovolením, paní místopředsedkyně, vaším prostřednictvím zareagoval na ta dvě totožná vystoupení pana ministra Dienstbiera a pana předsedy Kalouska. Víte, pánové prostřednictvím paní místopředsedkyně, já jsem hrdý na to, že jsem mohl patnáct let pracovat pro Agrofert a pro pana Babiše. Na co jste hrdý vy, pane Kalousku prostřednictvím paní předsedající? Co po vás zůstalo? Pracoval jste vy někdy v nějaké firmě? A jste hrdý na to, co po vás zůstalo?

Děkuji. Do rozpravy se již nikdo nehlásí, tudíž rozpravu končím. Táži se, zda je zájem o závěrečná slova pana ministra? Je tomu tak. Prosím, máte slovo.

Zřejmě to stále jako střet zájmu nevyhodnotil, to, že tady bojuje za Agrofert a zároveň sedí v jeho představenstvu. Nicméně bych chtěl ujistit pana Faltýnka, že většinu svého profesního života jsem se neživil na rozdíl od něj jako politik.

Myslím, že při minulém hlasování zde ve Sněmovně, nebo alespoň tomu chci věřit, poslanci věděli, pro jaké pozměňovací návrhy hlasují, co je jejich obsahem a jaký mají dopad. Při projednávání v Senátu se Senát snažil věcně, naprosto minimálně zasáhnout do toho, co bylo schváleno zde v Poslanecké sněmovně. Respektoval tedy vůli Sněmovny. Já jako zástupce předkladatele bych byl velmi rád, kdyby ten zákon byl schválen, protože přináší velmi potřebné změny v oblasti ochrany před střetem zájmů, o kterých jsem tady mluvil, ať už jde o ten registr, jeden jediný registr místo 6,5 tisíce evidenčních míst, a prostě přesnější pravidla včetně té přesnější definice střetu zájmů. Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Ptám se, zda se k pozměňovacím návrhům Senátu chtějí vyjádřit, nebo ve svém závěrečném slovu, i zpravodajové. Pan poslanec Vozka? Paní poslankyně Věra Kovářová? Není zájem?

Nejprve vás všechny odhlásím a přivolám naše kolegy z předsálí. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.